Je paradoxní, že v tomto zákonu, tímto zákonem, který projednáváme, jsme zřídili Národní rozpočtovou radu. Všichni jsme se tvářili, jak je to skvělé, že máme nezávislé odborníky, nezávislé na vládě, kteří budou dávat svá doporučení, případně hodnotit stav veřejných financí, případně hodnotit některé klíčové ekonomické záměry ať už vlády, či opozice.

Pokud bychom byli přesvědčeni, že ten zákon potřebujeme, tak by to bylo i pochopitelné z časového hlediska, ale přesvědčeni nejsme. Naopak.

Není správný.

Já to nekritizuji, jenom poukazuji na fakt. Samotný prodej tabákových výrobků omezen nebyl, resp. byly zavřeny, nebo dochází k tomu, že se koncentruje ten prodej ve velkých obchodních centrech, takže zejména drobní trafikanti mají problém, mají problém i s personálem, aby ho sehnali, a odhaduje se, že na domácím trhu je propad zhruba 15 %.

Takže si myslím, že v letošním roce bude ten přebytek neprodaných cigaret mnohem vyšší, než je to ve standardním roce. Tady díky objektivním okolnostem a díky rozhodnutí vlády ten propad bude podle našeho názoru mnohonásobně vyšší než v předchozích letech.

Nic víc.

To je evidentní.

Děkuji. Hlásí se někdo ještě do obecné rozpravy, prosím? Nikdo se nehlásí, obecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě má paní ministryně. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.

Bohužel musím tedy připomenout, že někteří předřečníci, já nebudu nikoho oslovovat, si prostě nepřečetli ten zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, zejména odst. 4 v § 10, kde je jednoznačně stanoveno, za jakých podmínek ministerstvo může částku celkových výdajů sektoru veřejných institucí navýšit.